Děkuji za slovo.

Rozumím tomu tak, v té diskusi, která se tady poslední dny vede, je tady začasté mluveno o tom, že tady byl komunismus. Historici mi potvrdí, tedy myslím skutečné historiky, že nikde na světě žádný komunismus dosud nikdy nebyl reálně. Takže prosím pěkně, opravte si ve svém slovníku, chceteli být považováni za historiky nebo alespoň osoby poučené, tenhle ten pravda všeobecně rozšířený omyl, že tomu tak skutečně není. Pojďme pracovat podle našeho poslaneckého slibu, čili ve prospěch občanů a ve prospěch této země. Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Laudát.

Děkuji za slovo.

A prospěchem této země je svoboda a demokracie. Je mi líto, pan ministr Herman se zřejmě tady osloven snažil zachránit situaci, ale prosím, politika pro jisté kategorie není politikou možného. Víte, kam vedla politika možného, snaha blamážníků udržet mír v Evropě před druhou světovou válkou, jaké byly následky.

Jakápak politika možného? Jsou kategorie, přes které normální lidé, pokud mají pod kůží a skutečně žijí svobodu a demokracii ne pro sebe jako někteří podnikatelé, o nichž tady dneska naprosto nesmyslně padá, že jsou slušní, ale kam až ta politika povede.

V tom případě pan poslanec Ivan Pilný. Máte slovo. Dámy a pánové, tato vystoupení bývají označována za faktické poznámky. Tak já bych se rád vrátil k tomu předmětu, o kterém tady bylo mluveno a hlasováno, to je ke služebnímu zákonu. Ano, přes obstrukce a předčítání nezáživných textů jsme se propracovali k něčemu, co se označuje jako kompromis a nevyhovuje to nikomu. Rád bych se tedy připojil prostřednictvím pana předsedajícího k názoru pana poslance Jandáka.

Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já navážu na mého kolegu Petra Adama i délkou, budu také stručný jako kolega Petr Adam.

Protože tahle strana za tu historii známe, kterou jsme sledovali, vždy hlasovala tak, jak to bylo aktuálně výhodné. Děkuji.

Tak já prostřednictvím předsedajícího vám musím sdělit, pane kolego, že své stanovisko sdělujete v podobě hlasování.

Když už vám nevadí to, že se týká zejména vašeho předsedy, a proto byl takto konstruován. Ale vy jste hlasoval pro něj, takže tady ty liché výmluvy padají na špatnou půdu.

A teď jste přispěli k tomu, aby ta rakovina na organismu české společnosti bujela dál, protože všichni ti, kteří dosud, a právem, byli v opovržení a byli zalezlí, protože věděli, co způsobili českým svobodomyslným lidem, tak vylezli a dobývají se na nejvyšší posty ve správě naší země. Musím to tady říci s lítostí, protože na něj jsem se chtěla obrátit a obrátila se svou písemnou interpelací, která se týká situace v Ústavu pro studium totalitních režimů. Očekávala jsem, že právě tento člen vlády mi bude nápomocen v tom, abychom i budoucím generacím zachovali badatelskou svobodu, která by jim přinesla informace o tom, co se v naší zemi dělo.

Další s faktickou je pan poslanec Holeček. Dámy a pánové, kolega Blažek tady dneska říkal o tom, jak se někdo obrací nebo neobrací v hrobě.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl jen upozornit na dikci § 66 odst. 3 našeho jednacího řádu, který říká: Sněmovna se může usnést bez rozpravy na opětovném otevření rozpravy, a to do zahájení hlasování o závěrečném usnesení. Rozprava je znovu zahájena též tehdy, ujmeli se slova před hlasováním o závěrečném usnesením člen vlády. Já považuji celou tuto předcházející rozpravu za v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny.

Pokud byste udělil dalšímu slovo, tak vznáším námitku.